Chybí mi tam také kontrolní mechanismy Poslanecké sněmovny. Myslím, že by pandemický zákon neměl dávat možnost ministrům dělat razantní zásahy do svobodného života lidí bez jakékoli kontroly už proto, že taková možnost by mohla být snadno zneužitelná. Značně slabé je podle mého i ustanovení o náhradě škod, kdy má být hrazena pouze skutečná škoda, nikoli ušlý zisk, který je jednoznačně dominantní škodou v případě pandemie. Navíc návrh počítá s tím, že poškozený bude muset prokázat, že škodu nebylo možné odvrátit. V nouzovém stavu musí stát prokázat, že si škodu způsobil sám poškozený, jinak je za škodu odpovědný. Za naprosto nedomyšlený považuji systém možnosti ukládat karantény ústním pokynem nebo esemeskou. Nikde na světě neplatí, že musíte mít mobilní telefon. A jak chcete příkladně dokládat, že ona esemeska opravdu odešla, resp. že ji ten člověk přijal? Jsem fanoušek digitalizace, ale není to možné dělat za každou cenu.

Úřady budou moci nařídit testování na covid19 podnikatelům, studentům, žákům, předškolákům, nejen zaměstnancům a jiným pracovníkům. Možnost vydávat opatření mají dostat také ministerstva obrany a vnitra.

Nechme si čas, protože opravdu nic nás nenutí nyní tento zákon přijmout. V případě, že by se situace zhoršila, tu máme dostatečné právní možnosti, jak to vyřešit. Děkuji vám. Děkuji vám, paní předsedkyně, za váš proslov. A nyní se hlásí k hlasování pan poslanec Kott. Připraví se s přednostním právem pan předseda Fiala. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Pouze pro stenozáznam. Děkuji vám. Prosím, máte slovo. Děkuji vám za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, i já se připojuji, a nebojím se to veřejně říct, k obstrukci proti pandemickému zákonu z toho důvodu, že jsem přesvědčen, že je protiústavní, pošlapává práva a svobody občanů v České republice, a jsem přesvědčen, že svobodu si musíme hájit za každou cenu.

Jsem přesvědčen, že bychom určitě do podzimu mohli tento zákon projednat a prodebatovat tady v normálním jednacím schématu, to znamená ve třech čteních, a že bychom to určitě stihli, protože ten zákon tu debatu potřebuje. Je v něm navrženo mnoho pozměňovacích návrhů. I pětikoalice na základě toho tlaku revidovala některé věci, které se týkají pandemického zákona, a podává pozměňovací návrhy tak, aby ten zákon pozměnila, protože opravdu nám sem předložila legislativní paskvil. Já se to nebojím říct.

A právě proto jsou v té ústavě, aby nemohla být den ze dne měněna, ještě v devadesátce, nebo ve zrychleném projednávání, jak si to přeje pětikoalice.

Protože může přijít jakýkoli režim a teď zdůrazňuji jakýkoli který prostě začne pošlapávat práva a svobody občanů.

To je přece neskutečné. Neskutečné. A já věřím, že už tímto se tato vláda zapsala do historie.

Využíváme k tomu nástroje, které k tomu rozhodně nepatří. Pan předseda Okamura tady přece citoval, k čemu legislativní nouze je: k nějakému obecnému okamžitému ohrožení země. A těch odrážek, k čemu legislativní nouze slouží, tam bylo samozřejmě daleko víc. A nezaznamenal jsem, že by se dnešní situace týkala jakékoli z nich.

Bude ho samozřejmě léčit, budou na to systémy. Ale už to nepovažuje za pandemii, tak aby vlády těch států musely vyhlašovat složitá opatření, která právě můžou bránit svobodám a právům občanům té země.

Francie se potýká s demonstracemi každý týden.